Jinak co se týká proinvestování nebo neproinvestování peněz, logicky v návaznosti na to jste nezlepšili nic. Je mi líto a sám bych to přivítal.

Už je tedy podán napříč politickým spektrem pozměňovací návrh vašeho pozměňovacího návrhu. Vy jste tady úporně zabránili zbytečně a za každou cenu, aby nebyl přijat náš návrh s kolegou Stanjurou.

Pokud jste si všimli jednoho jeho výroku, myslím, že minulý či předminulý týden říkal, že za to můžou zákony. Už je tady jistý posun. I my jsme byli v pasti evropské legislativy, v pasti vyvlastňovacích procesů, ale jak vidíte, není to tak jednoduché. A máte zatím horší výsledky, než měly předchozí vlády.

Padá to na jeho triko v plné výši.

Takže jedno lidem říkáte. Bohužel, a říkám bohužel, všichni jezdíme po silnicích, všichni chceme, aby lidé pracovali v technologických provozech, pokud možno aby firmy hodně vydělávaly, ale vy jim prostě jenom zhoršujete prostředí, nebo v lepším případě jim nepomáháte. Některými svými představami naopak budete přispívat ke zhoršení podnikatelského prostředí.

Jdete cestou, že si koupíte jisté voličské skupiny. Je to politika sociální demokracie. Ale pak aspoň prosím zbytek koalice, nepřesvědčujte, že jste středové, či dokonce pravicové strany.

Aby se neřeklo podobně jako v duchu KDU, někteří hlasují pro, jiní se zdrží, někteří proti. Děkuji za pozornost. To byl pan poslanec František Laudát.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ano, to byl hospodářský růst, ano, byly tam deficity. Ale proč tam byly deficity?

Vy jste totiž privatizovali, ale na banky jste nějak zapomněli.

Proto byly deficity.

Vypadá to fakt dost blbě.

Komentujte ten rozpočet Komentujte ho jednotně, ne každý zvlášť ve svůj prospěch. Faktická poznámka pana vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše. Pane poslanče Urbane, já to komentuji za vládu.

Já bych se chtěl zastat hlavně pana místopředsedy Bělobrádka, který tady není, a mluvit o vědě a výzkumu.

To jsme také zdědili v nějakém stavu. Věda a výzkum jde nahoru.